Ale nad vládou Senát nebdí. Vláda se odpovídá pouze Poslanecké sněmovně, nám. A myslím si, že takové obecné pravdy skoro nemá smysl tady říkat. Tady jde o nějaký věcný obsahový spor. Každá strana dává své argumenty a snaží se získat pro ty své argumenty většinu. Tak já bych poprosil kolegy, abychom těch velkých slov trochu ubrali a neříkali si, že tady bdíme nad Ústavou a kolegové o ulici vedle taky. To já myslím, že je samozřejmé. Jenom vláda se odpovídá Poslanecké sněmovně, ne Senátu.